Takže kdo má něco důležitého k řešení, nechť to prosím řeší v předsálí. Děkuji vám. Pane ministře, máte slovo.

Přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu, a proto je podporujeme. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Pavel Kováčik a informoval nás o projednávání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já si dovolím ještě jako zpravodaj avizovat, že k dalšímu zkvalitnění vládního návrhu mám připravené dva pozměňovací návrhy, které tady ovšem přednesu, až bude čas v rozpravě. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám v tuto chvíli přihlášené tři poslankyně a poslance. První vystoupí paní poslankyně Červíčková. Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Předem vám děkuji za vaši pozornost věnovanou tomuto pozměňovacímu návrhu i děkuji za váš čas, který tomu budete věnovat. Děkuji paní poslankyni. Dalším v obecné rozpravě je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se tímto zákonem zabýval již při jeho minulém předložení v minulém volebním období. Tehdy jsem se také snažil nějak zpřesnit definici a povinnosti útulků pro zvířata.

Čili dramatický nárůst těchto útulků.